Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Takže návrh byl přijat.

Tady fakt nikdo pořádně neví, co kdo říká.

Prosím dál, pane zpravodaji.

. Děkuji.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Další prosím.

Ano, prosím pana ministra o stanovisko. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Další prosím. Dostáváme se do páté oblasti, která se týká bylinných výrobků. Prosím, aby o každém návrhu bylo hlasováno zvlášť. Ano, budeme tedy hlasovat o bodě 5.1.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování číslo 45. Návrh byl přijat. Další prosím. Stanovisko pana ministra?

Je to jasné? Prosím ještě jednou stanoviska. Pan zpravodaj? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování číslo 46. Návrh byl přijat. Další. Stanovisko pana ministra? Pan zpravodaj?

Kdo je proti? Návrh byl přijat. Další prosím. Pane ministře, prosím stanovisko. Pan zpravodaj? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.

Návrh nebyl přijat. Další prosím.

Ano, prosím pana ministra. Pan zpravodaj? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Ano. Stanovisko pan ministr? Pan zpravodaj? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 50. Tento návrh nebyl přijat. Další prosím. Stanovisko pana ministra? Pan zpravodaj? Zahajuji hlasování.

Je to hlasování číslo 51. Tento návrh nebyl přijat. Další prosím. Prosím o stanovisko. Pan ministr? Pan zpravodaj?

Návrh nebyl přijat. Další prosím.